Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí, ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru, který se v prvním čtení tímto zákonem podrobně zabýval a navrhl již úpravy, které odsouhlasil.

(5) Sazba úhrady z vydobytých nerostů se mění v závislosti na změně referenční ceny. Pokud se referenční cena ve dvou po sobě následujících úhradových obdobích změní o více než 10 %, změní se sazba úhrady stanovená nařízením vlády pro daný vydobytý nerost pro následující úhradové období. Výše změny se stanovuje rozdílem těchto referenčních cen v procentech.

Následující body se přečíslují.

Pokud organizace trvale ukončí dobývání výhradního ložiska před tímto datem, musí mít ke dni trvalého ukončení dobývání na zvláštním vázaném účtu veškeré peněžní prostředky rezerv dle odstavce 1, které měly být vytvořeny ke dni trvalého ukončení dobývání. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto zákona v hospodářském výboru. IV. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila v navrženém znění; II. pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi výboru pro životní prostředí; IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji za slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, ropa a hořlavý zemní plyn jsou specifické nejen z důvodu vysokých nákladů na vyhledávání a průzkum těchto ložisek, která jsou ze 100 % v České republice hrazeny ze soukromých zdrojů.

U ropy není možné při snaze o zachování nediskriminačního principu a principu spravedlnosti stanovovat sazbu za jednotku ceny pevnou částkou. Řešením se v případě tohoto nerostu neukazuje ani institut referenční ceny, a to s ohledem na skutečnost, že cenové výkyvy jsou tak zásadní, že úhradu z vydobytých nerostů nelze vztahovat k období předchozího úhradového období. Současně s ohledem na skutečnost, že ceny ropy vycházejí z cen ropy na světových trzích a není standardně utvářena obchodními vztahy na území České republiky, nevzniká při procentuálním vyčíslení sazby obava z nekontrolovatelnosti správnosti výpočtu odvodů z vydobytého nerostu. Z tohoto důvodu je pro nerost ropa a hořlavý zemní plyn navrhován návrat k původnímu modelu stanovení sazby procentuální sazbou v původní výši dle prováděcí vyhlášky. Úhrady z vydobytého nerostu pak budou kopírovat vývoj cen na světových trzích bez nutnosti dalších zásahů ze strany moci zákonodárné či výkonné. K této problematice, a tak jak jsem ji odůvodnil, jsem podal pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Nikoho nevidím, takže obecnou...

Jakkoliv je tady pochopitelná ta snaha, aby těžební organizace mohly zkusit nakumulovat prostředky a mohly tak poté, co již nebudou generovat zisk, řádně splnit své povinnosti, nemohu souhlasit s tak dlouhým prodloužením této lhůty.